Ano, tak vaším předsednictvím.

Jasně že jo! A řekněte, že ne všichni to víme, že jo.

Další je přihlášený pan předseda Benda s přednostním právem, prosím.

Těmi dvěma body by se začínalo, potom by se pokračovalo dosavadním bodem 1, druhé čtení, nakládání s geneticky modifikovanými potravinami, a pak by pokračovaly normálně zákony v prvním čtení tak, jak byly seřazeny.

Ale pokud by nebyl zahájen do páteční 9. hodiny ráno, aby se tak stalo.

Děkuji za pozornost. Ano, je to srozumitelné. Děkuji. Nyní je s přednostním právem přihlášen pan ministr Gazdík. Další přihlášený je pan předseda Výborný. Vážená paní předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, já teď nevystupuji jako ministr, ale jako druhý muž strany, jak říkal kolega Okamura, i když zároveň říkal, že druhý muž strany je kolega Polčák, takže ale jeden z nás to určitě je.

První věc, hlasovala pro odškodnění obcí celá Sněmovna. Shodněme se, že minulá Sněmovna to udělala správně a že odškodnění obcí a občanů bylo správné. Většina z vás, kteří jste byli v minulé Sněmovně, tak pro to mimo jiné hlasovala. A teď odměna. Odmítám, že je to provize za to, že byl schválen nějaký zákon.

Také odmítáme, že starostové dotčených obcí nevěděli a byli nemile překvapeni. To vůbec není pravda a svědčí o tom prohlášení těch samotných starostů. Prosím, najděte si ho a přečtěte si ho. Poslední věc. Dovolte, abych vás seznámil s usnesením poslaneckého klubu Starostů a nezávislých.